Výbor jako garanční po projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně, aby ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona hlasovala v následujícím pořadí. Za druhé návrh legislativně technických úprav, budouli v rozpravě a ve třetím čtení předneseny. Jenom podotýkám, že nebyly. Za třetí návrh A1, pozměňovací návrh pana kolegy Jana Zahradníka. Návrh A3, návrh pana kolegy Zahradníka. A nakonec hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Není tomu tak.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Poprosím tedy paní zpravodajku, aby nás provedla hlasováním.

Kdo je proti? Hlasování číslo 25, přihlášeno 179, pro 20, proti 130. Tento návrh přijat nebyl.

Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Návrh A2 pana kolegy Jana Zahradníka, který se týká místní příslušnosti spolků. Stanovisko výboru: Nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Výbor životního prostředí nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Výbor životního prostředí nepřijal stanovisko. Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto předložený návrh. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.